Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom, prvi je na redu poštovani kolega Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Evo navijači Dinama kroz svoju povijest vodilo različite bitke, prva bitka je bila u vrijeme komunističkog režima kada je navijač Dinama bio okarakteriziran kao hrvatski nacionalist i borac za hrvatsku slobodu i kada ste otišli na utakmicu, u bilokoji dio Jugoslavije ako si bio navijač Dinama, znao si da si Hrvat i borac za hrvatsku neovisnost. Tu bitku su dobili. Druga bitka je bila u Domovinskom ratu kad su navijačke skupine prve krenule u Domovinski rat i dobili i tu bitku. Treća bitka je bila kada su se borili za sveto ime Dinamo kojima je nametnuto drugo ime i tu su bitku dobili. Četvrta bitka je bitka za demokratski Dinamo koja sad još trenutno traje. O čemu se radi? Radi se da sadašnja uprava odnosno skupština koja je sama sebe birala, radi preoblikovanje Dinama tj. privatizaciju Dinama a ja smatram da je to nelegalna skupština jer su sami sebe birali.

I da pravo prvog otkupa ima grad na kojem je čelu također čovjek koji ima potvrđenu optužnicu. To je jedan dijabolični sustav, dakle radi se o tome da je Dinamo u teškim financijskim gubicima i da je njegova vrijednost sve niža i niža i daje neko namjerno uništavao NK Dinamo da bi ga prodao za jeftine novce i na taj način priskrbio sebi novac. Navijači Dinama su apolitična skupina i tako treba ostati. Kod nas političara i koji razumijemo tu priču i koji smo dio te priče, očekuju podršku. Ovim putem vam poručujem da se Dinamo neće privatizirati, da Dinamo treba raspisati izbore po načelu jedan član, jedan glas, da navijači trebaju odlučiti na koji način će biti preoblikovan Dinamo i da počnemo jednu novu priču a evo svetinja se ne prodaje i ovim putem poručujem nećete prodati Dinamo. Hvala. Idemo na drugu raspravu, Klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku, poštovani kolega Željko Glasnović. Poštovane kolege, evo, odgoj i obrazovanje nije isto odgoj i obrazovanje, možete imati intelekt kao Einstein, a um kao moralna nakaza, nije to isto. I tako je sa odgojem i obrazovanjem, nije ista stvar. Kako je počela ova nova kulturna revolucija, seksualna revolucija, spomenuo sam prije nekoliko dana frankfurtsku školu sociologije i uzrok svih naših problema danas leži u toj organizaciji koja je formirana nakon boljševičke revolucije, kad su vidjeli boljševički sotonisti da neće uspjeti revolucija, propala je u Poljskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, onda su stvorili jednu grupu intelektualaca a jedan od utemeljitelja te organizacije zvao se William Mustenberg, ovo je rekao toliko ćemo korumpirati zapad da će smrditi, to znači narušavat će zemlje iznutra i to se događa danas, to kulturno zagađenje i ja bi rekao to znanstveno poganstvo koje je utemeljeno na destruktivnoj ideologiji, na panseksualizmu, na onim pseudofrojdovskim temeljima koji nema nikakvih znanstvenih temelja. Imamo danas recimo Deklaraciju o seksualnim pravima.

17. svjetski seksološki kongres ratificiran u Montrealu, u srpnju 2005. godine. Danas se to nastavlja, ta destruktivna ideologija, evo čitat ću vam samo članak 4. i 10. iz te deklaracije. Pravo na seksualnu jednakost odnosi se na slobodu od svih vrsta diskriminacije bez obzira na spol, rod, seksualnu orijentaciju, dob, rasu, društvenu klasu, vjeru te fizičku ili emocionalnu različitost. Dob, šta to znači dob? Djeca se već u Kanadi od 5, 6 godina počne seksualizacija te djece. Vi ako kažete da se djevojčica, a dečko ste, roditelji ni nemaju prava ni odgajati svoju djecu. Sad je u Kanadi ukinut termin otac i majka. To dolazi ovdje. Sjećamo se Štulhofera i drugih karaktera, to otvara vrata za pedofile i druge stvari. Šta se događa? Evo, umrežene su te udruge koje rade, rovare protiv hrvatske države, samo ću neka pročitati, tu su. Europska transrodna mreža međunarodna lezbijska i gay asocijacija, građanska koalicija Stop rizičnom spolnom odgoju, naravno Platforma 112, tko to plaća sve, plaćaju naši porezni, REKOM, komisija regionalna za utvrđivanje činjenica o ratu. Neko drugi nama piše ratnu povijest. Evo, trans mreža Balkan itd. Tko su donatori?

Mi plaćamo da sebi vršimo lagano samoubojstvo.

Ovako, rekao je davno jedan filozof ako čovjek dobrovoljno postane ovca, naći jednoga vuka koji će ga pojesti. To sve nama dolazi. Ako se ne probudimo. Moramo se riješiti najvećeg grijeha ovoga stoljeća i vremena, a to je ravnodušnost i to je destruktivna ravnodušnost jer mi smo dozvolili već da nam jugokomunisti vode državu, da nam povijest piše srpska pravoslavna crkva i šta imamo tražiti više. Pitajte se vi kad ćete glasati za tu Konvenciju što to donosi ovdje. Vidjet ćete što se događa, to dolazi ovdje. Dolazi novi totalitarizam koji je opasniji od onih bivših. Poštovani kolega Gordan Maras, Klub zastupnik SDP-a.

Danas ovdje želimo upozoriti na jednu stvar i dati podršku zagrepčanima i zagrepčankama u tome da sačuvaju nešto što je vrijednost grada Zagreba, što je u korijenu grada Zagreba, u genima grada Zagreba, a to je Zagrebački nogometni klub Dinamo za koji većina ljudi, velika većina ljudi u gradu Zagrebu kada se rodi, ljudi kažu da im odmah počne teći plava krv venama i sa te strane moramo upozoriti ovdje sve odgovorne, a pogotovo tražiti od gradske skupštine i gradonačelnika grada Zagreba da zaustavi prodaju kluba jednoj osobi koja taj klub na neki način iskorištava već godinama i ja bih rekao desetljećima. Kao što znate, sukladno Zakonu o sportu, privatizacija je pokrenuta. Grad Zagreb može odlučiti što će napraviti, može se u nju uključiti, a i ne mora se uključiti. Mi ovdje upozoravamo na mogućnost koja je vrlo vjerojatna, s obzirom na bliske, ja bih rekao bratske odnose između gospodina Mamića i gospodina Bandića, da je moguće da će Milan Bandić prepustiti mogućnost da Mamić i to društvo koje sjedi u Dinamu, koje bira samo sebe, jedni biraju upravu, drugi biraju skupštinu, znači tih 50-ak ljudi koji biraju sami sebe, da na kraju preuzmu vrijednost koja je, rekao sam, ugrađena u grad Zagreb, odnosno korijene grada Zagreba. Sa te strane, to je nešto prevrijedno i to se ne smije dopustiti i ja ovdje upozoravam Milana Bandića, upozoravam gradsku skupštinu, ukoliko se to desi, da će mnogi u Zagrebu, ne mnogi, nego vrlo vjerojatno velika većina zagrepčana i zagrepčanki protiv toga dignuti ne samo glas, nego će se tome otvoreno i suprotstaviti. Sa druge strane, dajemo potporu Udruzi navijača koja je danas pokrenula akciju i dijelila letke pred Gradskom skupštinom, dajemo podršku svima onima koji žele da Dinamo ostane od ljudi. Znači, da to ostane klub navijača, klub onih koji za njega navijaju i koji ga vole i da se napravi model po kojem bi Dinamo funkcionirao na isti način kao što funkcioniraju i najveći svjetski klubovi. Da navijači koji plaćaju ili godišnju kartu, ili članstvo u Klubu navijača mogu birati tko će taj klub voditi. Ako može Barcelona, ukoliko može Real Madrid, ne vidimo zašto ne može Dinamo. Ono što nas plaši je to da bez obzira što neki deklarativno nisu za ovo vodstvo u Dinamu, vezano za političke stranke, ipak je Zdravko Mamić prst i nokat dugi niz godina sa HDZ-om i ako se sjećate scena gdje je on vrlo ponosno iskakao iz publike na općim saborima HDZ-a, gdje je donirao HDZ i bio vjeran i vrlo dobar prijatelj sa gospođom Kolindom Grabar-Kitarović. Znači, Zdravko Mamić ima podršku HDZ-a i to je ono što ovdje također moramo upozoriti. To se ne smije dopustiti, rekao sam, Dinamo je zagrebački, Dinamo je od svih građana i ne samo od Zagreba, Dinamo je hrvatski. Velika većina ljudi kroz cijelu RH navija za taj klub i ja mislim da ne smijemo dozvoliti da jedna osoba na kraju se dočepa vlasništva nad tim klubom, pogotovo zato što je ta osoba pod velikim sumnjama za kriminal koje pratimo iz dana u dan. Nešto što je društveno, nešto što se kao vrijednost gradilo godinama, za što smo emotivno vezani većina nas koji živimo u Zagrebu, pamtimo utakmice, pamtimo te trenutke kao nešto posebno u našim životima, ne želimo da se izgubi i da ode jednom čovjeku koji sad to želi privatizirati. I zato još jednom poruka Bandiću i Gradskoj skupštini, [[Upadica Jandroković: Vrijeme, hvala vam.]] odgovorni ste to zaustaviti. Hvala lijepo. Idemo na 4. raspravu, poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Izvolite. Uzeo sam ovu stanku, kako bi progovorio o štrajku u dalekovodu, koji traje već nekih 7 dana a koji je pod medijskim cenzurom, odnosno, dovoljno informacija nije otišlo u javnost. Prije svega, na početku ove stanke, pozvao bi povjerenika, posebnog Vladinog povjerenika za Agrokor Fabrisa Peruška, da se očituje o štrajku u Dalekovodu. Zašto? Zato što je vlasnik Dalekovoda upravo Agrokor. Dakle, upravo tako, Dalekovod proizvodnja d.o.o. sve vlasničke udjele ima Dalekovod d.d. dioničko društvo, a 60% dionica dioničkog društva Dalekovod d.d. drži konsolidator, koji je dio Agrokor koncerna i gdje je na trgovačkom sudu upisan izvanredni povjerenik Peruško, a nekada gospodin Ramljak. Slučajno ili ne, sjedište Dalekovoda d.d. je u ulici Marijana Čavića 4 a Agrokora Marijana Čavića broj 1. odnosno, obrnuto.

Neizvjesna je budućnost 580 radnika koji rade za Dalekovod proizvodnju, ovih dana se popisuju strojevi, radnici sa 4,5 5 tisuća kuna žele staviti na 3 do 3,5 tisuće kuna. Ugrožen je ogroman ključan posao sa Norvežanima.

Ostaje im opet jedino Norveška. Međutim, mi svi znamo da gdje klijentizam prođe da tu trava ne raste, pa tako je zadnjih dana gospodin Goran Kolak iz HDZ-a došao po nekakvom zadatku, možda od gospođe predsjednice Kolinde Grabar Kitarovića, možda premjera Plenokovića, a možda i samoga gospodina Fabrisa Peruška koji je morao znati tko se instalira u upravu poduzeća čiji je on vlasnik, odnosno, koje direktno kontrolira. Znači sada smo u situaciji, da s jedne strane premjer stavlja gospodina Peruška, a s druge strane gospodina Perušku stavlja HDZ-ovca gospodina Kolaka, na plaću od 75000 kn, gospodin Kolak inače ima zavidnu biografiju, pa je tako vlasnik konzultantske firme Komitijum, član savjetničkog tima ministra obrane Damira Krstičevića za nabavu borbenih aviona o kojima toliko govorimo. Član vijeća za domovinsku sigurnost predsjednice, za vrijeme dok je Krstićević bio zamjenik načelnika glavnoga stožer, gospodin Kolak je bio njegov provedbeni časnik, za vrijeme gospodina Berislava Rončevića, gospodin Kolak, postaje šef kabineta istoga, nakon toga radi u King ICT, isto povezan sa gospodinom Krstičevićem, tu je onda Megatrebnd Doking jedno vrijeme, da bi se na kraju opet vratio, te je jedno od zadnjih postaja, znači tajnik stranačkog HDZ-ova, stranačkog Odbora za nacionalnu sigurnost na kojem je čelu također bio gospodin Krstičević. Pa pitam gospodina Krstičevića ovom prilikom, je li on ministar ili je on biznismen? Klijentizam u Hrvatskoj, vidimo je razvijen, on se širi. Ne samo da su ugrožena obitelji ovih radnika, i njihove egzistencija, nego je ugrožena nacionalna sigurnost. Dovoljno je da dođe jedan ledeni val iz Sibira a vidjeli smo takve valove, da polovi stotine stupova Dalekovoda, prijenosnog sustava, tko će to sanirati? HEP nema te kapacitete. Tu ovisimo o Dalekovodu, jedinoj firmi u Hrvatskoj koja se time bavi. S jedne se ugrožava nacionalna sigurnost, stabilnost energetskog sustava, s druge strane, ministar Krstičević predlaže ovdje strategiju i na sva zvona govori o nekakvoj nacionalnoj sigurnosti i nacionalnim interesima. Pa tako tražim s ovoga mjesta, kolegice i kolege, a tražiti ću i na pismenom od gospodina Fabrisa Peruška da se očituje što se to događa u Dalekovodu, je li znao, odnosno, morao je znati, tko sve instalira upravu poduzeća kojemu je on direktor a tko je vlasnik. Je li bilo izvlačenje novca iz Dalekovoda za potrebe Agrokora? Kakva je njegova uloga u cijelom ovom procesu, također, tražiti ću pismeno od financijske inspekcije da skoči malo do Dalekovoda, da ispita cijelu ovu situaciju. Hvala. Idemo na zadnju raspravu, poštovani kolega Silvano Hrelja, u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Nakon tematske sjednice Odbora za rad, mirovinski sustav, socijalno partnerstvo, održane u utorak, ne postoji više ni jedna nepoznanica oko mogućnosti ugradnje liftova u višekatne stambene zgrade u RH, gdje ima otprilike 16800 ulaza sa P plus 3 koji nemaju dizala i gdje se ljudi, otprilike više ili manje muče sa silascima, odnosno, uzlascima na treći, četvrti, pa, možete zamisliti i 8 kat. Vidjeli smo na tematskoj jedan primjer u Zelenom dolu 2 gdje su sami se stanari organizirali i ugradnja dizela koja je definitivno olakšana novim pravilnicima o građenju košta 440000 kn, podijeljeno na stanare, njima dođe svaki mjesec 500 kn na 15 g. ili rata kredita 3000 otprilike 3300 kn mjesečno za otplatu ugradnje dizela. Mi imamo s druge strane mogućnost i upaljene su sve zelene lampice da se to može financirati u iznosu od 80-85% iz sredstava EU. Ne možete okrivljavati prošlu vladu, jer su lampice upaljene ove g. Zadnja poruka Europske komisije je, mora Vlada u suradnji sa lokalnom samoupravom formalizirati svoj zahtjev, što znači da Vlada u suradnji sa lokalnom samoupravom mora saznati potrebe i definirati prioritete. Posao u cjelini vrijedi 538 milijuna eura, u cjelini. Ne mora se odmah u ovom operativnom programu konkurentnosti i kohezije kroz njegov rebalans rezervirat sva ta sredstva. Ali ljudi, počnimo to rješavati a to je moguće. Krenimo sa 200, 250 milijuna eura, rezerviramo, a to je moguće do konca ove godine. Naime, do konca ove godine može se dati rebalans operativnog programa.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, a amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Molio bih sada predlagatelja da da dodatno obrazloženje prijedloga. Sa nama je poštovani Matko Glunčić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Izvolite. Znači pred nama je Konačni prijedlog zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti. Ovim zakonom, cilj u stvari ovog zakona je ojačati mehanizme za poticanje inovacijskih i drugih aktivnosti usmjerenih na razvoj poslovanja poduzeća. Također cilj zakona je osigurati pravedno tržišno natjecanje i uspostavljanje jasnijeg i ujednačenijeg pravnog okvira za zaštitu znanja i iskustva i drugih informacija koja nastaju ulaganjem poduzeća u razvoj svog poslovanja, a koji imaju komercijalnu vrijednost iz razloga što nisu široko dostupna krugovima koji se bave ovom vrstom informacija. Ovim prijedlogom zakona, ujedno se zakonodavstvo RH usklađuje sa Direktivom 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. godine, o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva, te poslovnih informacija od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja. To je doslovni prijevod same direktive koja obvezuje države članice EU da donesu odgovarajuće propise kojima se ona prenosi u nacionalno zakonodavstvo do 9. lipnja 2018. godine. U odnosu na prijedlog ovog zakona prihvaćen u prvom čitanju u Hrvatskom saboru u prosincu 2017. godine konačni prijedlog zakona je sadržajno, jezično i nomotehnički dorađen sukladno prijedlozima prvo Odbora za zakonodavstvo, zatim Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, te primjedbama istaknuti na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Najistaknutija izmjena odnosi se na sam naziv zakona koji je u prijedlogu zakona glasio Zakon o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava, te poslovnih informacija. Jasno vam je da ovaj pojam neotkrivenih znanja bio poprilično dvojben i zbog toga smo uveli novi naziv koji sad glasi Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti, jer ovo što smo, prošli naziv je bio u principu doslovni prijevod direktive na hrvatski jezik. Očekujemo da će s izmijenjenim nazivom postići veća jasnoća u odnosu na predmet zakona sukladno primjedbama iznesenim u prvom čitanju. Također je u pogledu primjedbe o potrebi preispitivanja odredbe članka 18. koja se ticala oduzimanja nekretnine u vlasništvu protivnika osiguranja izraz oduzimanje nekretnine zamijenjen je primjerenijim izrazom zapljena nekretnine pri čemu se ističe da se predmetnom odredbom prenose određene odredbe direktive pa riječ je o samom zakonu. Dakle, konačnim prijedlogom zakona utvrđuju se pravila o građansko-pravnoj zaštiti od neovlaštenog pribavljanja, korištenja, davanja neotkrivenih znanja i iskustava, te poslovnih informacija koje predstavljaju poslovnu tajnu u smislu gospodarske ili trgovačke tajne, odnosno stručne tajne. Slijedom toga poslovnu tajnu u smislu predmetne direktive i ovog samog prijedloga zakona smatraju one informacije koje prvo nisu opće poznate ili lako dostupne osobama iz krugova koji se uobičajeno bave tom vrstom informacija. Drugo, imaju komercijalnu vrijednost baš zato što su tajne. I treće na koje je strana koja ih posjeduje primijenila odgovarajuće razumne postupke kako bi ih očuvala tajnima. U prvom dijelu zakona određuje se što se smatra zakonitima, a što nezakonitim pribavljanjem korištenje i otkrivanje poslovnih tajni. Prijedlogom zakona propisane su određene iznimke u kojima sud odbacuje zahtjev za provođenje mjera, postupaka i pravnih sredstava iz prijedloga zakona. TE iznimke mogu biti npr. da je poslovna tajna korištena i otkrivena radi ostvarivanja pravna na slobodu i izražavanja misli, prava na pristup informacijama itd. Drugi dio zakona sadrži potrebne odredbe o ostvarivanju građansko pravne zaštite predmetne poslovne tajne. Tako se u ovom dijelu zakona uređuju pravila o očuvanju povjerljivosti poslovnih tajni tijekom sudskog postupka, kao i pravila o pribavljanju dokaza tijekom parničnog postupka, određuje se tko je ovlašteni postaviti zahtjev u postupku za zaštitu poslovne tajne te koji se zahtjevi mogu postaviti. Nadalje, ovim zakonom se uređuje postupanje po privremenim mjerama koje se mogu odrediti zbog nezakonitog pribavljanja korištenja i otkrivanja poslovne tajne kao i odredbe o hitnosti postupanja i predviđenih novčanim kaznama za slučaj povrede pojedinih mjera donesenim temeljem ovoga zakona. Navedenim odredbama nastoji se u najvećoj mjeri osigurati da se tijekom sudskog postupka očuva povjerljivost odnosno tajnost predmetne poslovne tajne odnosno da ista bude dostupna što užem krugu osoba uz uvažavanje načela ravnopravnosti stranaka u postupu te da se oštećenoj stranci što žurnije osigura ostvarivanje građansko pravne zaštite što je od ključne važnosti u ovoj vrsti postupaka. Na samom kraju, zaključno, očekuje se da će donošenje predloženog zakona pridonijeti smanjenju rizika od neovlaštenog pribavljanja rezultata istraživanja razvoja, znanja, iskustva te ostalih vrijednih podataka s kojima se suočavaju posebno inovacijska poduzeća, istraživačke organizacije budući da se njima predviđaju odgovarajući pravni mehanizmi zaštite protiv toga. Također se očekuje da će veća pravna sigurnost u ovom području pravne zaštite imati pozitivne učinke na funkcioniranje tržišta, osobito tržišta EU budući da će usklađeni jasni pravni okvir na razini EU doprinijeti slobodnijoj prekograničnoj inovacijskoj aktivnosti osobito malih i srednjih poduzeća. Zahvaljujem. Samo još na kraju bi napomenuo da smo prihvatili amandman koji je došao od Odbora za zakonodavstvo i koji se ticao članka 18. i 20. i sada je u tom članku 18. stavku 8. i članku 20. stavku 6. riječ 20 radnih odnosno i riječ ovisno o tome koji rok kasnije ističe se brišu po tom amandmanu. Zahvaljujem. Hvala državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prvi je na redu Klub zastupnika Most-a nezavisnih lista poštovani kolega Tomislav Žagar. Izvolite.

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Ovaj zakon je naravno važan ne zbog toga što volimo reći za većinu zakona koje donosimo, naravno da je svaki zakon važan, ali važan je sa stajališta kao što je državni tajnik rekao i pravne zaštite poslovnih subjekata koji posluju i koji koriste ovaj model poslovne tajne kao zaštite kompetitivnosti na tržištu, već je on značajan sam po sebi i za razvoj hrvatskog gospodarstva. Mi inače ono što možda, evo sada ću samo za uvod reći, naravno važno je sada reći na početku, podržat ćemo ovaj prijedlog zakona kao klub jer je on nužan, on je nužan za implementacije, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 943/2016 dakle mi ćemo ga podržat, ali ovaj prijedlog zakona je važan sa stajališta razvoja gospodarstva jer u Hrvatskoj se događa jedan, ja bih ga tako nazvao paradoks, kasnije ću te podatke iščitati, velika poduzeća prednjače u inovacijama, kada kažemo velika to su iznad 250 zaposlenih. Međutim, ono što je u Hrvatskoj karakteristično da većinu velikih poduzeća zapravo čine javna ili državna poduzeća, a u njima zbog njihovog prirodnog položaja ili monopola je manja razina inovativnih aktivnosti.

Prije nego što je Direktiva 2016. donešena pristupilo je ovo istraživanje jer kod svih prikupljanja podataka važno je podatke osim prikupiti važno ih je i sistematizirati, analizirati i pravilno interpretirati. Pa tako je i ovo istraživanje prethodilo toj uredbi i koju mi danas uključujemo u naše zakonodavstvo. Analiza koja je prethodila samoj uredbi donijela je sljedeće zaključke koji su vidljivi iz analize, inovativna poduzeća često upotrebljavaju i patentne i poslovne tajne kako bi zaštitila svoje inovacije. Upotreba poslovnih tajni za zaštitu inovacija veća je od upotrebe patenata za većinu vrsta poduzeća u većini gospodarskih sektora

Inovirati možete proizvod ili poslovni proces. Ako idete sa inovacijom proizvoda, to iziskuje određene troškove, vrijeme i na kraju, ovdje je definirano, tamo gdje postoje tržište razvijeno, gdje postoji puno različitih proizvoda te vrste, teško je zapravo napraviti takvu inovaciju koja će biti značajan iskorak u konkurentnosti. U tom slučaju se pribjegava poslovnim procesima, inovacijama poslovnih procesa, dakle gdje bi se smanjivali troškovi proizvodnje i povećavala konkurentnost i u tom smislu i ove zakonske odredbe su jako bitne. Mi smo u RH suočeni sa situacijom da mnoga poduzeća su ili smanjivala ili su zapravo održavala nižu cijenu rada da bi bila konkurentna i upravo inovacije omogućuju povećanje plaća u RH, neće to napraviti propisivanje razine minimalne plaće, samo inovacije, poboljšanje konkurentnosti mogu povećati razinu plaća u RH i konkurentnost hrvatskog gospodarstva.

Prije svega, kada govorimo o razlici između patenta i poslovne tajne ili poslovnog zapravo zaštite na taj način da se ne ide u patentiranje, već da se drži u tajnosti postupak, proces. Razlika je u tome da patent sadrži kodificiran ili munificiranu razinu zaštite u odnosu na poslovnu tajnu koja to nema.

Patent je više okrenut prema proizvodu, a poslovna tajna može biti i prema proizvodu i prema procesu. Patent, već je spomenuto, postoji, ajmo nazvati to visoki troškovi do uspostave patenta, a kod poslovne tajne vam postoje visoki troškovi zapravo čuvanja tajne, svih onih postupaka koje morate u poduzeću uspostaviti da bi kontrolirali i čuvali poslovnu tajnu. I ono što je glavna zapravo sad intencija zakona, što je u ovoj analizi vidljivo, kada govorimo o EU, patent je priznat, poznat, a poslovna tajna nije i zato je došla ova direktiva i zato danas dolazi ovaj zakon. I ono što je malo sporno kod poslovnih tajni, za razliku od patenta, to je da vi morate staviti u ugovore o radu tzv. odredbe koje sprječavaju odavanje poslovne tajne. I onda se to malo kosi sa današnjim našim, našom situacijom koja nije dobra, to je znači odlazak radnika, migracije, gdje zapravo na taj način, sad je kako je to u koliziji sa radnim odnosom, kako vi možete zaštitit ako čovjek ode u drugo poduzeće da ne odnese tu poslovnu tajnu, naravno ovaj zakon to definira, ali na neki način da stavimo ograničenje pred ljude. I ajmo sad još na podatke, da ne budem previše ili da budem više konkretan. Znači Hrvatska, kad govorimo o tipovima inovacija, u proizvodima je ispod europskog prosjeka, znači 16,4% od promatranih poduzeća, njih je bilo 6953, 16,4% imaju inovacije u području proizvoda, a 19% u području procesa. Sve skupa 25%, znači četvrtina poduzeća od promatranih koriste inovacije i sada prema, ono što je za Hrvatsku sad specifično, 23,2%, ispod 250 zaposlenih i mislim da je 43 milijuna eura je uzet kao prihoda 'jel granica, a 68,3 velikih, znači puno, daleko veća, gotovo 3 puta je veća razina inovacija u velikim poduzećima. Najvjerojatnije je to povezano s troškovima, jer vi morate da bi uopće inovirali, vi morate stvoriti preduvjete. Zatim, kad govorimo o odnosu između pojedinih vrsta zaštite u Hrvatskoj, naravno ovdje kad govorimo o liderima koji imaju određene već, koji ne moraju se ni brinut da će netko ih, sustav njih ima oko 50% koji koriste inovacije, međutim poslovna tajna je u 40% slučajeva, 40,2 industrijski žig je 22,9%, patent je 14,2%, autorska prava 18,6% i registracija dizajna je 21,2% To su znači podaci o pojedinim stupnjevima zaštite. I tablica koja nam pokazuje odnos između malih i velikih poduzeća u odnosu na poslovne tajne, u odnosu na patente. Kod poslovnih tajni je to velika razlika u korist velikih poduzeća, u Hrvatskoj 56,3% koriste, dok mala poduzeća 38,3 i kad pogledamo velika poduzeća, a definirano ovom analizom 250 zaposlenih, onda smo mi tu u rangu EU, prosjek, međutim kod malih znatno zaostajemo, a kad govorimo o patentima onda je tu približno situacija, mala 13,7%, a velika 18,6% Još jedanput sada da na kraju naglasim da nije ovo nikako jednostavna tema, u ovome ovisi puno društvenih pokazatelja, osim razine proizvodnje, prava samih poslovnik subjekata koja su ovim zakonom obuhvaćena i zaključak je sasvim siguran da je zakon dobro pripremljen i da ga treba donesti čim prije.

znači, pažljivo sam slušao vašu raspravu i jako mi je drago da ste istaknuli jednu bitnu temu a to je pitanje inovacija i slažem se s vašim zaključkom da možda smo ponekad previše skloni državnom administriranju, direktnom državnom miješanju u nekakve poslovne procese, subvencioniranju itd., a manje na ovo stvaranje nekakvog povoljnog poslovnog okruženja, reduciranja prepreke i omogućavanja poduzetnicima da sami zaštite svoja prava. I zato mislim da je ovaj zakon vrlo bitan jer nam on upravo olakšava i omogućava poduzetnicima i firmama da zaštite ono pravo koje im pravni sustav nudi definirano koja su to prava, kada su ona povrijeđena i olakšava im pravnu proceduru zaštite. I to je mislim dobro, mislim da nam više takvih zakona treba, znači olakšavanje poslovnih procesa a manje direktnog miješanja države. Međutim kod inovacija imate jedna problem koji ste dijelom i sami istaknuli, znači imate situaciju da velike firme pogotovo monopolisti, vrlo često nemaju interesa za ulaganje u inovacije, s druge strane male firme, mali poduzetnici jednostavno nemaju resursa za to jer njima treba neko vrijeme da pokrenu svoj biznis, vrlo često im fali kapitala i to je jedan od temeljnih problema našeg gospodarstva, znači nedostatak tog početnog, temeljnog kapitala za dalje i onda imamo tu taj problem. I za takve male firme nekad nije dovoljno im samo olakšati da ono što već imaju zaštite ili da dobiju neke olakšice, tako da mislim da tu treba kombinirati razne resurse, razne instrumente koji postoje, drago mi je da smo imali Zakon o državnim potporama za istraživačko-razvojne projekte u ovom Saboru koji je na tom tragu ali vjerujem da će se dalje nastaviti razmatrati i mehanizmi da se napravi taj inicijalni poticaj i pomoć start up-ovima, malim poduzećima sa dobrim poslovnim idejama kako bi osigurali taj početni kapital i mogli dalje razvijati proizvode i onda imati poslovne tajne koje će ih zaštititi. Odgovor na repliku, kolega Žagar. Hvala predsjedniče. Hvala kolega Sokol. Dakle, ono što se u praksi vidi, dva su problema i vi to dobro naglašavate. Kad govorimo o raznim patentima, onda u malim poduzećima imamo nisku razinu patenata, imamo i na kraju u velikim ali oni imaju jednu drugu prednost, oni mogu, kod njih se vidi taj napredak poslovnih tajni, znači oni su negdje razine europskog prosjeka ali šta to znači za mala poduzeća? Patent, da bi došli do patenta, iziskuje određena sredstva koja trebate imati, ne znam, evo ja zadnji put sam rekao, mislim da je to točan podatak, 20 000 kuna treba negdje da bi se uopće do došlo ovoga, to je sa onom zaštitom koja ide, sad ima dvije vrste različitih patenta, jel' je potpuni ili zaboravio sam naziv ovog drugoga. E sad jedna druga opasnost koju vidim kod poslovne tajne zašto isto mala poduzeća ne bi pribjegavala, a vi ste na to sad možda u svojoj replici upozorili, to mi nije jasno, kako da mala poduzeća koja se odluče za poslovnu tajnu, kako će oni tražiti subvencije ili nekakvu pomoć jer poslovna tajna se ne može na taj način prikazati kao podloga za subvencije dok se recimo patent može i inovacija može. A evo tu su predstavnici ministarstva, možda postoji šansa da se nekakav poslovni proces prijavi, ali čim ga prijavljujete, već ga vi zapravo postavljate kao javan, jel', to je malo problem.

Idemo dalje s raspravo, sada je na redu Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Tomislav Sokol.

Hvala. Idemo sada na pojedinačnu raspravu, poštovana kolegica Vesna Bedeković, izvolite. Moje poštovanje državnom tajniku gospodinu Glunčiću i njegovoj suradnici, kao predstavnicima predlagatelja. Evo, ja ću pokušati, dakle, u ovom ovoliko koliko mi vrijeme bude dozvolilo, na neki način, zapravo sažeti sve ovo što smo do sada rekli. Prije svega, dakle, kada govorimo o konačnom prijedlogu ovog zakona, potrebno je reći da zasada, dakle do donošenja ovoga zakona u hrvatskom zakonodavstvu zapravo ne postoji dakle, sustavno uređenje pitanja zaštita poslovnih tajni od nezakonitog pribavljanja korištenja i otkrivanja, nego je ova problematika do sada bila riješena kroz niz različitih propisa i zapravo smo dakle, na dijelu imali jednu parcijalnu, dakle, uređenje zaštite poslovnih tajni. I upravo, imam potrebnu naglasiti da je ovaj zakon, dakle ima 2 funkcije, prije svega donosi se između ostaloga i radi unaprijeđena nacionalnog zakonodavstva u ovom području, a onda jednako tako i radi usklađivanja propisa RH sa EU, odnosno, Direktivom 2016/943. Naravno, kao što je već i rečeno, dakle ovim zakonom se detaljno uređuju mjere protiv nezakonitog pribavljanja, uporabe i odavanje poslovnih tajnih i to onih koji imaju tržišnu vrijednost kao specifični oblik intelektualnog vlasništva, a jednako tako predviđa se i uvođenje mjera postupaka i različnih pravnih sredstava u okviru građanskog prava, upravo kako bi se zaštitili legitimni interesi nositelja poslovne tajne, kao oblika, specifičnog oblika, intelektualnog vlasništva. I pritom treba naglasiti da je i dalje, dakle, se kroz zakonsku regulativu pruža zaštita zviždačima koji s dobrim namjeravam otkrivaju poslovne tajne u svrhu zaštite općeg od općeg javnog interesa. I u tom smislu dakle, još jednom potrebno je naglasiti da se sadržaj zakona prvenstveno odnosi na uređivanje građansko pravne zaštite poslovne tajne, koja se ovim zakonom definira kao oblik intelektualnog vlasništva. A kada je u pitanju konačni prijedlog ovog zakona, nakon doista moram i ja reći, vrlo vrlo konstruktivne i afirmativne rasprave na svim mjerodavnim tijelima, prihvaćeni su prijedlozi vezani za izmjenu članaka, dakle, i da ih sada ne nabrajam i sve detaljno ne čitamo, ja ću ih samo probrojiti, 1, 3, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 22, a evo amandmanom je kroz amandman su prihvaćene i izmjene u članku 20. Ono što imam potrebu posebno istaknuti, pohvaliti, a onda i zahvaliti predstavnicima predlagača, da su prihvaćeni prijedlozi kako pojedinačnih saborskih zastupnika i članova pojedinih odgovora, tako i odbora u cjelini. Prije svega, oni prijedlozi, koji su se odnosili na nedovoljnu jasnoću, naziva, prijedloga zakona, znamo da je u prvom čitanju zakon nosio naziv Zakon o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava, te poslovnih informacija, koje je, tada smo svi konstatirali i drago mi je da je to prihvaćeno, dakle, zapravo bio doslovan prijevod, koji na prvi pogled je izazivao odmah, nedoumice i dvojbe u semantičkom smislu, značenja. I naravno ono što je jako bitno, da smo uspjeli postići jedan nakon konstruktivne rasprave, kompromis, da se naziv zakona prilagodi prije svega duhu hrvatskog jezika, a onda samim time, da se izbjegne bilo kakva mogućnost nedoumice i dvojbi od strane samih korisnika ovog zakona. Jer znademo da su svi zakoni koje donosimo, zapravo prvenstvena njihova namjena je poboljšanje prakse i uređenje ove problematike u praksi kako bi korisnici svi, prije svega bili zaštićeni u ovom području i u tom smislu, dakle, izričaj samog zakona koji evo u konačnom čitanju ima naziv Zaštita neotkrivenih znanja i iskustava, te poslovnih informacija, čini mi se primjereni i u duhu hrvatskog jezika. I u tom smislu, dakle, doista zahvaljujem predlagatelju na evo prihvaćanju da se prije svega odredbe ovog zakona riješe i poboljšaju u terminološkom smislu, a onda imamo tehničke dorade, na što je bilo ukazano na kraju krajeva i u plenarnoj raspravi na prošloj, kada je zakon bio u prvom čitanju i u tom smislu, vjerujem da će i ovaj zakon doprinijeti, prije svega, da se ova problematika umjesto parcijalnog pristupa kroz različite pravilnike riješi na ovaj jedan zaokruženi način i da se u dobroj vjeri i na jedan dobar način riješi prije svega građansko pravna zaštita poslovne tajne koja je definirana kao oblik intelektualnog vlasništva. Zahvaljujem. Imamo dvije replike, ali prije toga ćemo pozdraviti učenice i učenike Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas iz Osijeka i njihove profesore i nastavnike. Dobro nam došli. [[Pljesak]] Sada ćemo na replike, prva replika je poštovani kolega Sokol. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče.

Međutim ono što je bitno i što se ovim zakonom osigurava jedna razina više u toj pravnoj zaštiti odnosno ono što već imamo. I mislim da je to dobro i mislim da je to dobra politička poruka koja pokazuje da je jedan od prioriteta ove Vlade upravo to jačanje poslovnog okruženja i olakšavanje poduzetnicima da svoje potencijale ispune do kraja i da mogu realizirati i kroz poslovnu tajnu, kroz inovacije itd. maksimalno ojačati svoj položaj na tržištu. I mislim da je taj pristup ono što nam treba i nadam se da ćemo nastaviti u tom smjeru. Izvolite. Hvala vam lijepo što ste to još jednom naglasili i u tom smislu jesam govorila o tome da do donošenja ovog zakona doista imamo neke dijelove riješene, ali evo još po mom skromnom sudu riješeno na parcijalni način. I upravo baš i ovaj zakon je doprinos upravo unapređenju nacionalnog zakonodavstva i zaokruživanju ove problematike na jednoj višoj razini. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Bedeković. Čestitam prvo na raspravi koja je još neke stvari dotaknula, međutim vi kao bivša dekanica visoke škole, možda smo to u raspravi zaboravili dotaknuti i u obrazloženju piše, uglavnom govorimo o poslovnom sektoru u poduzećima, međutim ovdje se spominju sveučilišta, istraživački laboratoriji, te pojedinačni izumitelji i stvaratelji koji koriste povjerljivost kao najpouzdaniji oblik prisvajanja. Dakle općenito u znanosti se odredbe ovog zakona mogu primijeniti, što je jako bitno i mislim da taj širi opseg onda ovome svemu dajemo. Europski ured unije za intelektualno vlasništvo je u istraživanju sproveo u suradnji s Centrom za europska ekonomska istraživanja u Meinheimu i gledajte to je jako dobro istraživanje, daje nam besplatne podatke. Ali šta se događa, uguglajte, tražite na internetu možete naći samo prvih pet stranica, izvršni sažetak preveden na hrvatski jezik.

Pa kolega hvala lijepo na ovoj konstataciji u kojoj ste govorili o visokoškolskim institucijama, a ja bih tu dodala i znanstvene institute i slične ustanove koje su po mnogo čemu specifične, a između ostaloga i po ja bih rekla velikoj količini intelektualnog vlasništva koje u svojem okviru svoje djelatnosti imaju. I naravno da je jako bitno i da je ovaj zakon itekako relevantan za visokoškolske institucije i znanstvene institute zbog prirode njihove djelatnosti, a upravo zanimljivo ja sada se vraćam na vašu raspravu u kojoj ste govorili o eventualnom prijelazu zaposlenika s institucije na instituciju. Dakle intelektualno vlasništvo visokih učilišta je zapravo zbir intelektualnog vlasništva institucije i svakog pojedinog zaposlenika itekako je bitno voditi računa nakon prijelaza zaposlenika iz jedne ustanove u drugu na koji način regulirati taj intelektualni kapital koji svaki od nas pojedinac sa sobom nosi. To je bilo prvo, dakle slažem se s vama i hvala vam što ste to primijetili.

I za kraj ove točke imamo završno obraćanje u ime predlagatelja, poštovani državni tajnik Matko Glunčić. Izvolite. Zahvaljujem gospodinu Žagaru, gospodinu Sokolu i gospođi Bedeković. Rasprava je stvarno bila konstruktivna i jako puno smo u toj raspravi popravili sam zakon. Ono što bi htio vama kao repliku samo reći u ovom kratkom izlaganju, kod tih poslovnih tajni na sveučilištima, to u principu sada nam slijedi jedan dobar proces da upoznamo te ljude koji rade na sveučilištu da u principu postoji jedan ovakav zakon i da su oni u principu dužni i da im je u njihovom interesu da tu poslovnu tajnu čuvaju na samim sveučilištima da se to ne širi okolo i da jednostavno njihovo sveučilište ima korist od toga. Bilo bi dobro, ja ću se potruditi da se možda prevede cijela studija, jel studija je poprilično dobra tako da bude dostupna na hrvatskom jeziku i ostalim ljudima. Zahvaljujem.

Gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi prijedlog novog cjelovitog Zakona o muzejima koji je prihvaćen na 84. sjednici Vlade RH održanog 8. ožujka 2018. godine. Hrvatska ima dobro razvijenu mrežu muzeja i dio njih je prepoznat i u međunarodnim okvirima što je nedvojbeno rezultat rada muzejskih djelatnika, ali i u isto vrijeme i kontinuiranog ulaganja Ministarstva kulture u brojne muzejske programe. Također posljednjih godina kroz EU fondove brojni su primjeri ulaganja u obnovu muzeja i otvaranje novih muzeja što je jedna od iznimno važnih pokazatelja uključivanja muzeja i muzejske djelatnosti u suvremeni okvir europskog financiranja. Stoga se kroz Vladin plan normativnih aktivnosti logičnim nametnula potreba izrade suvremenog normativnog okvira. Razmatrajući postojeće stanje, a imajući u vidu niz strukovnih i tehnoloških promjena u obavljanju muzejske djelatnosti proizašla je potreba za jasnoćom zakonskih odredbi i sustavnijim nomotehničkim rješenjima zbog lakše pravne interpretacije pojedinih odredbi zakona koje izražavaju i sam osnovni smisao ponuđenog zakona. Također je iznimno važan i aktualan proces digitalizacije muzejske građe i dokumentacije. Zbog navedenih procesa javila se nužnost usklađenog postupanja sa muzejskom arhivskom i knjižničnom građom. Samo ću kratko podsjetiti, da je ovo jedan od rijetkih trenutaka kada se unutar cijele jedne zajednice stručne koja se naziva muzejskom arhivskom i knjižničnom imamo dva tri zakona upravo u tijeku, Arhivski zakon odnosno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima je bio na prvom čitanju i sada smo između dva čitanja. Razmatramo sve primjedbe koje su nastale tijekom konstruktivne rasprave. Evo Zakon o muzejima je upravo pred vama u prvom čitanju, a Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti samo što nije upućen u e-savjetovanje. Sam prijedlog zakona on je sažetiji u odnosu na važeći, s tim da su sve ključne odredbe repozicionirane po novom slijedu poglavlja, te su norme jasnije, kraće i lakše za samu provedbu, s tim da potom bude na Hrvatskom saboru zakon je prihvaćen. Slijedi dio provedbenih odredaba koje će biti kroz same pravilnike. Što se uređuje zakonom? To su uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti, ustrojstvo i djelokrug muzeja, pribavljanje i obrada muzejske građe i vođenje muzejske dokumentacije, te druga pitanja od značenja za obavljanje muzejske djelatnosti u svrhu zaštite i promicanja opće ljudske i nacionalne kulture, kulturne i prirodne baštine. Također ovim zakonom osigurava se obavljanje muzejske djelatnosti kao javne službe u okviru sustava muzeja RH, uređuje muzejska djelatnost s ciljem zaštite i očuvanja hrvatske kulturne i prirodne baštine i naravno njezina dostupnost javnosti koja se također čuva i štiti u smislu kulturne baštine za sadašnje i buduće naraštaje s ciljem povećanja njihovog znanja i kompetencije i utvrđuju se načini financiranja same muzejske djelatnosti. Najkraće doista u kratkim crtama mislim da je važno ovdje dijelom i ukazati na to po čem se novi prijedlog zakona razlikuje u odnosu na sada važeći Zakon o muzejima koji je na ovom tijelu prihvaćen 2015. godine. Dodatno se uređuje definicija muzeja koji mogu biti javni i osnivaju se kao ustanove, te privatni koji se mogu osnovati kao ustanove, ali isto tako kao zaklade, udruge ili trgovačka društva za koja se propisuju pravila financijskog poslovanja i vođenja računovodstva radi jačanja fiskalne odgovornosti. Novina je da se uvodi i pojam muzeja vjerske zajednice koji je stalna izložba građe vjerske zajednice dostupna javnosti i to s ciljem uključivanja bogate crkvene kulturne baštine u sustav muzeja RH. Naime, izdvajanjem muzeja, vjerskih zajednica iskazana je jasna namjera i želja da se vjerske zajednice sa svojom iznimno vrijednom građom uključe u mrežu muzejskih ustanova, te da im se kroz novi pravni okvir omogući što kvalitetnija prezentacija, briga i zaštita građe koju posjeduje. U prethodnoj javnoj raspravi ukazalo se da je jedna ovo od stvari koju je iznimno važno postaviti u sam zakon, jer je postojao čitav niz teškoća zbog čega to nije bilo u prethodnom razdoblju moguće. Također detaljno se uređuju zadaće javnih muzeja kao baštinskih ustanova, a posebna obveza koja bi proizašla sa prihvaćanjem zakona je i inventarizacija i stručno vrednovanje muzejskih predmeta radi uspostavljanja zaštite i to u skladu sa propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te se uvodi rok za finalizaciju procesa inventarizacije cjelokupne muzejske građe u RH i to do kraja 2020. godine. Naravno to sve u skladu sa informatičkom i tehničkom razinom pismenosti suvremenog digitalnog doba s ciljem postizanja konačnog učinka, a to je utvrđivanje stvarnog broja muzejskih predmeta i muzejskih zbirki koje su pohranjene u muzejima RH, a 22 muzeja su kojima je osnivač RH, država dakle a imamo 160, 158 točnije kazano muzeja kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, područne samouprave ili je pak riječ o muzejima koji su u sastavu nekog drugog pravnog tijela. Propisuje se obveza osiguranja imovine javnog muzeja, tu se misli na prostor i opremu muzeja kod osiguravajućeg društva, s obzirom na rizike kojima su izloženi i to u opsegu s kojim je suglasan osnivač, kao i obveza osiguranja tehničke i fizičke zaštite muzejske građe. Po prvi puta se uvodi središnje tijelo sustava muzeja Republike Hrvatske, riječ je o Muzejskom dokumentacijskom centru, ustanovi kojoj je osnivač RH i kojoj se daje uloga organizatora i koordinatora rada muzeja unutar organiziranog sustava koji od Ministarstva kulture bi preuzeo u ovom slučaju vođenje očevidnika muzeja. MDC, njemu se daje subjektivitet i uloga organizatora i koordinatora rada muzeja i to unutar organiziranog sustava po kojem se muzeji u RH povezuju u svrhu primjene jedinstvenog stručnog pristupa obavljanja muzejske djelatnosti, organiziranog i koordiniranog unapređenja stručnoga rada te podizanja razine zaštite i očuvanja muzejske građe. To je jedna od novina, također će se kroz MDC utvrđivati pitanje matičnosti za različite vrste muzeja. Također, imamo i jednu novinu da se uvodi osnivač obveza prema kojoj je dužan prije traženja upisa muzeja u sudski ili drugi registar pribaviti od Ministarstva kulture rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje kako bi se spriječilo osnivanje muzeja koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima jer imamo brojne primjere gdje se različite stvari nazivaju muzejem, premda u biti muzej nisu, tako da imamo različitih primjera od toga da se čak i primjerice restoran nazove Muzejom ukusa, a nema nikakvih veze s muzejom. Dakle na ovaj način bi se to dodatno i temeljito utvrdilo. Mijenja se i naziv upravnog tijela muzeja, vraća se naziv upravno vijeće, u prethodnoj raspravi se dalo ustanoviti iz razgovora sa brojnim dionicima da su različiti članovi upravnog vijeća i da ne obnašaju baš dužnost u skladu sa očekivanjima, tako da smo posegnuli za jednom varijantom da bi samo članovima upravnog vijeća mogli biti ljudi koji imaju visoko obrazovanje kako bi se ipak onemogućilo da se u upravnim vijećima budu članovi koji nisu mjerodavni za sudjelovanje u radu, kada se govori o muzeju i o samoj muzejskoj djelatnosti. Također, privatni muzeji bi imali svoja tijela propisana posebnim zakonom, ovisnom o pravnom obliku u kojem obavljaju djelatnost, bilo da je riječ o Zakonu o ustanovama ili o Zakonu o zakladama i fundacijama ili Zakonu o trgovačkom društvu. Zakonom se omogućuje jačanje upravljačke uloge ravnatelja koja izlazi iz usko stručnih okvira što je propisano i samim uvjetima pri izboru ravnatelja, za zanimanje izvan-muzejske struke. Određuje se pod kojim uvjetima i kojim brojem bi bilo stručno vijeće, osnažuje se stručni nadzor nad radom muzeja, a propisuje se da su ravnatelj muzeja, odnosno voditelj muzeja unutar pravne osobe dužni u roku od 90 dana od dana na stupanje na snagu ovog zakona donijeti Program inventarizacije i upis muzejske građe i dokumentacije u Registar kulturnih dobara RH s utvrđenim vremenskim rokom izvršenja do 31. prosinca 2020. godine, što sam prethodno spomenuo. Također, u odnosu na važeći Zakon o muzejima, briše se dio kojim se zakonom utvrđuje popis zvanja. Prijedlogom Zakona o muzejima temeljitije se određuje pojam muzeja i muzejske djelatnosti, o čemu mogu dodatno ukoliko bude potrebe, bude postavljenih pitanja, kazati o kojim se to temeljitijim određenju radi. Također riječ je o provedbenim propisima koji proizlaze iz prijedloga novog zakona, a to su pravilnici koji bi se radili, naravno, ukoliko ovo tijelo prihvati zakon. Zaključno u ovom uvodnom djelu bih još kazao da je nedvojbeno da bi se prijedlogom novog zakona unaprijedio rad postojećih muzeja kao i sustava muzeja, da će se osuvremeniti upravljanje muzejima i prvenstveno zaštitom, istraživanjem i predstavljanjem kulturne baštine o kojoj brinu muzeji u RH. Pokrenut će se nedvojbeno sveobuhvatni proces unapređenja muzejske djelatnosti kroz mrežu muzeja, stvorit će se uvjeti za osiguranje prostora i opreme za kvalitetno i stručno obavljanje muzejske djelatnosti, omogućiti osnivanje novih muzeja koji će brinuti i komunicirati kulturnu baštinu od nacionalnog i lokalnog značaja za RH. Zakon je prošao sve predviđene procedure, bio je u e-savjetovanju, riječ je o prvom čitanju, pozorno ćemo razmotriti sve primjedbe koje možemo čuti prije nego li što zakon bude upućen u proceduru za drugo čitanje. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku na ovo izlaganje, poštovana kolegica Alfirev, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Evo, nisam iz te struke, međutim čitala sam ovaj zakon koji je zapravo, evo novi u odnosu na stari koji je donesen prije nepune 3 godine. Ono što, mislim da ću se javiti kasnije još ili kroz replike ili u pojedinačnoj raspravi, htjela bih vas samo pitati dakle, tu me, čitala sam, sam zakon je dosta kratak, a dosta ima kroz e-savjetovanja, bilo je dosta rasprava, a mnoge se odnose zapravo na, dakle ima nekoliko tu ključnih stvari, a jedna koju bih sad spomenula i voljela bih ako mi možete i odgovoriti je, zapravo se odnosi na ove kratke rokove. Kratak rok vezan za inventarizaciju. Ljudi tu najviše spominju na jedan način i podkapacitiranost u smislu ljudskog, dakle ljudi, dakle stručnih osoba to je ipak jedan stručni rad koji treba i kvalitetno odraditi, ne samo upisati, već treba zaista kvalitetno odraditi te tu se spominju zaista kao jedan realan problem, a htjela bih da mi tu na neki način možda, da vidite, može biti povezano i sa činjenicom da ste i u odredbe, članke koji se odnose na prekršaje, uveli i nešto, pa mi to molim vas pojasnite, možda sam ja na krivom tragu, da li onaj dio koji se odnosi za fizičke osobe, da li se odnosi zaista na djelatnike koji se nalaze u samom muzeju i obavljaju određenu djelatnost, recimo vođenja ili se odnosi na samo fizičke osobe, tipa osnivača?

Izvolite državni tajniče.

Jedan od njih se odnosio upravo na inventarizaciju i tu imamo različita iskustva, imate brojne muzeje koji već su inventarizirali svu građu, međutim u razgovoru doista sa muzealcima, što je prethodilo pisanju novoga zakona, obavili smo brojne konzultacije i ustanovili smo da je doista ključni trenutak da se napravi inventarizacija do kraja što nam je važno i zbog brojnih drugih stvari koje nisu izrazito normativnog karaktera, nego se odnosi i na ovaj dio sudjelovanja muzeja u e-financiranju, strukturnim fondovima i tomu slično. I tu postoji kod djela dionika bojazan da se neće uspjeti stići s tim u vezi. Ono što je sad već nedvojbeno je da postoji iznimno kvalitetni programi, informatički, koji omogućuju da se u razmjerno kratkom vremenu može napraviti popis sve građe koja jest u muzejima i ukoliko bi se javilo neke pojedinačne situacije gdje bi to možda bilo kritično, mi smo spremni u tome smislu napraviti brzu komunikaciju sa muzejima takvoga tipa i pružiti određenu vrstu pomoći, ali ovdje ja isto tako moram upozoriti da je krajnje neprihvatljivo da mi 2020. godine kao krajnje godine, odnosno 2018. da mi uopće razgovaramo o tomu da u pojedinim muzejima koji su osnovani davno, davno prije, još sva građa nije inventarizirana. Tako da, kako je riječ stvarno o obavljanju temeljnog posla, a to je briga o samoj građi, o muzejskom fundusu, držimo da je to od iznimne važnosti da se to konačno riješi. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Marko Sladoljev. MOST nezavisnih lista pozdravlja intenciju zakona kojim se podiže razina kriterija za članove upravnih vijeća, za koje se sad traži visoko obrazovanje, također smatramo vrlo bitno da upravno vijeće, osim članova iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, ima i pravne, ekonomske i financijske stručnjake. Vijeće usvaja programska financijska izvješća te se sa time sprječava da isto donese previd financijskog izvješća koje nije u skladu sa propisima. Navedeno stručnjak može promišljati izvješća iz svoje perspektive, isto se predlaže ugraditi u buduće zakone koji će se baviti i kazalištima i knjižnicama. U članku 2. navedeno je kako se ovim zakonom čuva i štiti kulturna baština, za sadašnje i buduće naraštaje, sa ciljem povećanja njihovog znanja i kompetencija. Mi mislimo da je definicija kompetencija je skup znanja i vještina i stavova, stoga predlažemo konstrukciju znanja i kompetencija da je to nelogična i predlaže se brisati riječ znanja i ostati samo kompetencija jer je puno širi pojam. Nastavno navedeno u članku 26. stavak 11. i 12. za imenovanje ravnatelja javnog muzeja, može se odabrati osoba koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, sposobnosti i jesu samo vještine, predlažemo zamijeniti riječ sposobnostima riječju kompetencija. U članku 3. stavak 2. koristi se izraz da se muzeji mogu koristiti u obavljanju djelatnosti obrazovanja. Obrazovni programi su planirani, formalni i ustrojstveni, za iste je potrebna dopusnica Ministarstva obrazovanja. Predlažemo da se mijenja izraz obrazovanja u edukaciju. U članku 23. stavak 2. navodi se kako upravno vijeće bira osnivač u članku 24. navodi se kako upravno vijeće donosi status uz prethodnu suglasnost osnivača, odnosno osnivača s većinskim udjelom, dok se u članku 26. stavak 3. i 5. opisuje izbor ravnatelja javnog muzeja kojem je osnivač jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, a kojeg imenuje i razrješuje osnivač, odnosno više osnivača sporazumno na prijedlog upravnog vijeća. Kod donošenja statuta je i izbor ravnatelja, jasno je kako istu izvršava predstavničko tijelo osnivača. No kod upravnog vijeća postoje različita mišljenja i prakse. Predlaže se da se u zakon ugradi umjesto osnivač, predstavničko tijelo osnivača. Navedena praksa postoji u Zakonu o kazalištima i kod izbora kazališnih vijeća. Nadalje, ustavni sud je u svojoj odluci od 7. ožujka 2017. Vlada je dala mišljenje, prijedlog Statuta grada Dubrovnika jasno naznačilo kako se, kada misli na osnivača, da se to odnosi na predstavničko tijelo osnivača. Navedeno bi doprinijelo boljem i kvalitetnijem radu vijeća, ali i dodatnoj profesionalizaciji što je u intenciji ovog zakona. Nadalje, članak 36. predlaže da se članak 36. stavak 3. umjesto predsjednika i članove Hrvatskog muzejskog vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu glasi: Predsjednika i članove Hrvatskog muzejskog vijeća imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog matičnog saborskog tijela koji provodi javni natječaj, a glasovanje o izboru članova je tajno i bira se većinom glasova svih zastupnika. Zbog velike važnosti muzejske djelatnosti kao i potrebe za neovisnim tijelom predlaže se da Hrvatski sabor imenuje predsjednika i članove Hrvatskog muzejskog vijeća kao i zbog već naglašenog podizanja razine kriterija. Predloženo je da se članak 28. stavak 3. umjesto Stručno vijeće muzeja čine u pravilu svi stručni muzejski djelatnici muzeja osim ako Statutom muzeja, odnosno pravne osobe u čijem su sastavu muzeji nije određen drugačiji sastav stručnog vijeća glasi: Stručno vijeće muzeja čine svi stručni muzejski djelatnici ako muzej ima do 20 zaposlenih stručnih muzejskih djelatnika. U muzejima s više od 20 stručnih muzejskih djelatnika muzeja, Stručno vijeće mogu činiti izabrani predstavnici stručnih muzejskih djelatnika muzeja. Predloženim stavkom svi stručni muzejski djelatnici muzeja bi bili činili Stručno vijeće kad bi muzej zapošljavao do 20 stručnih muzejskih djelatnika. Predlažemo da se članak 32. stavak 1. umjesto muzej kojem je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vodi financijsko poslovanje i računovodstvo u skladu sa propisima za proračunske korisnike glasi: Muzej kojem je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vodi financijsko poslovanje i računovodstvo u skladu sa propisima za proračunske korisnike, a može biti i u skladu sa propisima za neprofitne organizacije ako je muzej osnovan kao neprofitna zaklada i udruga. Važeći Zakon o muzejima je iz listopada 2015. godine. Iz ovoga prijedloga zakona razmjerno je kako su svi pravilnici koji su trenutno na snazi ranijeg datuma. Zaključuje se po tome kako niti jedan pravilnik nije donesen u vezi sa sada važećim zakonom, iako ovaj zakon propisuje rok od donošenja pravilnika praksa pokazuje kako se bez ičije odgovornosti nije postupilo po sadašnjim zakonima. Kod djelatnosti muzeja članak 7. stavak 1. obavlja reviziju muzejske građe u muzeju svakih 5 godina i dostavlja izvješće o tome Ministarstvu kulture i osnivaču, iskustvo govori da se to u nekim muzejima ne provodi barem ne u tom roku. Ako se na tome uporno inzistira zašto nema sankcija? A ne provodi se zato jer neki muzeji imaju prevelike zbirke koje broje minimalno preko 10 000 predmeta, a ima ih i preko 30 000 i više. U reviziju se najčešće uključuju tri djelatnika koji taj posao obavljaju do tri mjeseca. Barem za velike zbirke i to kvalitetno u smislu da provjeravaju stanje predmeta. Često manjak djelatnika i njihova angažiranost na muzejskim izložbama i drugim projektima ili istraživanjima ne omogućava ispunjenje predloženog roka obavljanja revizije. Možda bi se on mogao regulirati s obzirom na opseg zbirke. Kod istog članka 7. stavak 15. obavlja i druge djelatnosti sukladno posebnom zakonu pojasniti koje su to druge djelatnosti, te sukladno kojem posebnom zakonu. I što je s prihodima od tih djelatnosti?

Kod odlučivanja biranja članova Hrvatskog muzejskog vijeća uvjetovati konkretnim postignućima i doprinosima za struku kao što je jasno propisano za Upravno vijeće i ravnatelja, koji su to kriteriji koje je potrebno imati. I na kraju glavna zamjerka ljudi iz struke, dakle iz muzeja je bilo kod izostavljanja muzejskih zvanja u zakonu prije svega izostavljeno da je osnovno i temeljno muzejsko zvanje kustos. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Poštovani kolega Vučetić, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani kolega držim da je nepotrebno vršit ove nominalističko-konceptualne intervencije u predstojeći i predloženi tekst ovog zakona posebno zbog toga što niste odabrali adekvatne i prikladnije termine. Primjerice obrazovanje se ne može nikako zamijeniti edukacijom, jer obrazovanje pretpostavlja nekakav organizirani proces dok edukacija ona pretpostavlja razvijanje tjelesnih, umnih i ostalih sposobnosti i nipošto ne bi smjeli na taj način jedan pojam koji je prikladan zamijeniti pojmom koji je neprikladniji u kontekstu zakona o kojem raspravljamo. Također držim da nije moguće niti zamijeniti pojam znanja s pojmom kompetencijama, jer kompetencije također u sebi sadržavaju i razvijanje kognitivnih i metakognitivnih procesa i vještina, odnosno u jednom filozofijskom smislu kompetencija je mogućnost da netko sudjeluje u razumijevajućem procesu dohvaćanja pretpostavljenih ciljeva.

Kolega Vučetić, ovo čak sa obrazovanjem i edukacijom se donekle mogu složiti ali što se tiče znanja i kompetencija ne mogu nikako zato što je vrlo jednostavan primjer da će ovi koji krene voziti, auto može imati fenomenalno znanje o mijenjanju brzina, a kompetencije nikakve i ja sa takvim čovjekom ne bi sjeo u auto da mi on izreferira da se mijenja brzina iz prve u drugu tako da se pritisne kvačilo, a da on nema kompetenciju to raditi.

Idemo sada na drugu raspravu, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e i poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicom. Pred nama je danas jedna vrlo važna tema koja nadolazi jedno usko, stručno područje i zadire u samu bit društvenih, ali i gospodarskih zbivanja. Naime, osim uske potrebe čuvanja kulturne baštine radi održavanja zdravog nacionalnog identiteta, pitanje prezentacije naše kulture i povijesti zadire danas u samu srž gospodarstva, a ponajviše turizma koji je iz tercijarne djelatnosti postao glavna proračunska stavka u Hrvatskoj. Naime, turizam danas u Hrvatskoj čini čak 18% prihoda BDP-a i po tome smo apsolutno prvi u Europi. Znači nijedna država u Europi nema takav udio turizma u BDP-u kao Hrvatska. Pretpostavka je da će zbog razvoja komunikacije u sljedećim godinama i desetljećima broj turista samo rasti, a nikako neće opadati. U tom smislu ovu temu muzeja prezentacije kulture možemo povezati sa nečim što se zove kulturni turizam što postoji u većini država svijeta, ali nažalost u Hrvatskoj se o tome vrlo malo govori, a najmanje bi postojala nekakva nacionalna strategija u tome smislu. Naime, kulturni turizam održava tu djelatnost konkurentnom, a posebno je u tom smislu zanimljiva Europa koja ima vrlo bogato kulturno nasljeđe i zanimljiva je turistima sa drugih kontinenata. Ono iz toga razloga predstavlja oruđe koje bi moglo poslužiti kao za oporavak cjelokupnog gospodarstva. Primjerice, Francuska i Austrija su unovčile svoju kulturnu baštinu na način da imaju veće prihode od turizma nego cjelokupni Jadran. Znači zanimljivo je da Beč samo zahvaljujući muzejima, dvorcima i svojoj kulturi više zaradi od turizma nego cjelokupna naša obala. Kulturni turizam ima prednost jer može trajati cijelu godinu, a često privlači turiste da se višekratno vraćaju na isto mjesto. Posebna je važnost kulturnog turizma da sama kultura ima koristi od povezivanja sa turizmom jer onda ona samim time ostvaruje veća sredstva nego što ih je imala do tada. Što se tiče konkretno muzeja, Hrvatska ih ima 284 trenutno od čega ih je oko 10% državnih, a prosjek posjeta je 85.000 posjetitelja s plaćenom ulaznicom na 100.000 stanovnika. ta brojka je relativno niska u odnosu na zemlje u okruženju, pa tako recimo Češka ima 123.000 posjetitelja, Slovenija 172.000, a Austrija 202.000 ili tri puta više posjetitelja muzeja nego Hrvatska. Dakle očito imamo problem da naše muzeje ne posjećuje ni približno toliko ljudi koliko ih posjećuje u susjednim zemljama. Sljedeći problem koji možemo iščitati iz statistike je taj da Hrvatska ima u muzejima ukupno zaposleno 25 osoba na 100.000 stanovnika dok ih Slovačka ima 41., Češka 55, Slovenija 114 i Austrija 117, znači Austrija ima pet puta više zaposlenika u muzejima nego Hrvatska u odnosu na broj stanovnika. slijedom toga vide se i neki rezultati da u Hrvatskoj prosječno jedan muzej godišnje posjeti 17.000 ljudi, da u Češkoj jedan muzej posjeti 27.000 ljudi, u Austriji 32, a u Poljskoj čak 38.000 ljudi. Znači sve ove brojke pokazuju sljedeće u Hrvatskoj su muzeji slabo posjećeni, imaju premalo zaposlenika i imaju premalo prihoda. Još jedan statistički podatak koji je zanimljiv, kaže da u Hrvatskoj samo 77 muzeja od 284 ima više od 5000 posjetitelja godišnje, što znači da su muzeji mnogi u Hrvatskoj prazni. I dovoljno je recimo pogledati kako funkcioniraju muzeji u susjednim zemljama. Evo recimo možete doći u Čakovec, govorim o njemu jer ja od tamo dolazim pa mi je najbolje poznati primjer, imamo izuzetno vrijedan dvorac i muzej u njemu koji je bio sjedište obitelji Zrinskih za koju možemo reći da je najvažnija obitelj u hrvatskoj povijesti. Međutim, nema dovoljno posjetitelja. Kada dođete s druge strane recimo u Mađarsku, recimo u grad Keszhely ili kada dođete u Mursku Sobotu tamo posjetitelji čekaju u redovima, znači čekaju u redovima da kupe karte. Ne biste vjerovali u jednom Keszhely-u je obiteljska ulaznica za muzej 200 kuna i ljudi čekaju u redovima da posjete muzej, a recimo u Čakovcu ili nekom drugom hrvatskom gradu su ulaznice po 10, 20 kuna i u biti posjetitelja je vrlo malo. Neko će reći da je to problem ulaganja, da je problem novca, ali zanimljivost je da je najbolji europski muzej službeno proglašen u Valjevu. Znači Valjevo u Srbiji ima najbolji muzej što znači da pitanje novca nije presudno, nego je više pitanje kreativnosti. Kod nas je djelomično stanje takvo, zbog loših zakona, a djelomično, zato što muzeji nisu povezani sa komercijalnim djelatnostima i što nisu povezani sa turizmom. Jer da jesu, onda bi kao u neki stranim državama se uz muzeje nudila prezentacija, recimo iz stranih zanata, nudila bi se prezentacija rukotvorina, nudile bi se recimo upoznavanje sa stvarnim životinjama, recimo, ne znam, sa konjima itd. To su sve idemo reći dodatni sadržaji koji se nude u svjetskim muzejima, ali u Hrvatskoj jednostavno za to nema dovoljno znanja. S time, da normalno u svjetskim muzejima postoje i različite manifestacije koje se održavaju u njima, različite kulturni događaji itd. rade se različite muzejske rute, brojne institucije se povezuju sa muzejima i ustvari muzej postaje na neki način generator razvoja lokalne sredine.

Kada govorimo o komercijalnoj djelatnosti, da komercijalna djelatnost ni pod koju cijenu ne smije biti važnija od kulturnog i javnog interesa. I tu je sad vrlo važno ovo rješenje koje se nudi u zakonu, a to je naime, da bi muzeji prema definiciji međunarodnog vijeća muzeja trebali biti neprofitne ustanove. Znači neprofitne ustanove. I sad gledajte što je ministarstvo uradilo. Ministarstvo je u e-savjetovanje poslalo zakon po kojima su muzeji neprofitne ustanove, e da bi sada u ovome prijedlogu zakona koji su donijeli u Sabor izostavili riječ ne profit. I sada bi ja htio pitati predlagatelja zakona, zbog čega je i na čiju inicijativu ta riječ izostavljena i da li su svjesni, da će zbog izostavljanja te riječi, svi muzeji u Hrvatskoj biti automatski diskvalificirani na natječajima za europske fondove. Znači učinjena je jedna ogromna šteta i ja vas pozivam da se očitujete zbog čega ste to uradili. Isto tako dogodile su se i neke druge pogreške, gdje se recimo u čl. 3, stavak 2 muzejom smatra svaka pravna osoba ili ustrojbena jedinica, koja u svom nazivu ima galerija ili zbirka. To znači da u muzeju u Hrvatskoj može biti samo ona ustanova koja ima u imenu ime muzej, galerija i zbirka. Sada je konkretno pitanje, da li je recimo, gliptoteka u Zagrebu muzej? Da li je spomen područja Jasenovac muzej? Da li je umjetnički paviljon u Zagrebu muzej? Da li je dvorac Trakošćan muzej? Je ili nije? Prema definiciji koju je predstavio predlagatelj, očito nije. Znači to su nekakve nelogičnosti, koje bi trebalo ispraviti. S druge strane, predlagatelj kaže da on pojednostavljuje proceduru, ali gledajte što konkretno on radi, Zakon o muzejima, promijenjen je 21.10.2015. g. znači prije otprilike 2,5 g. U dotadašnjem Zakonom o muzejima, muzejom je upravljalo upravo viječe od 3 člana. Da bi od 2015. muzejom počelo upravljati muzejsko vijeće od 5 članova. Je li to pojednostavljivanje ili je to nepokretno birokratiziranje? Dakle, konkretno, ako se sada ponovno uvode upravno vijeće, a do maloprije je bilo muzejsko, odnosno, isto tako upravno, koliko puta se mora mijenjati statut? Koliko puta se moraju mijenjati pravilnici muzeja? Koliko puta se moraju mijenjati dokumenti?

Također još jedno pitanje, koje je vrlo zanimljivo, je to, zašto u Hrvatskoj postoji studij muzejologije, a u muzejima ne rade muzeolozi. Znači u muzejima se zapošljavaju sve struke osim muzejologa. Dok recimo u knjižnicama se ne može zaposliti nitko osim knjižničara. Znači imate studij knjižničarstva i u knjižnicama mora raditi knjižničar. Imate studij muzejologije, a imate muzeje u kojima ne radi ni jedan jedini muzejolog. Znači, zbog čega mi školujemo kadrove, ako ti kadrovi ne mogu raditi u svojoj struci, o9dn, može raditi umjesto njih bilo tko drugi, svejedno da li je to povjesničar, arheolog, povjesničar umjetnosti, informatičar ili neko drugo zanimanje, znači jednostavno, nije jasno da će iz ovoga zakona doći do poboljšanja stručnosti. Nadam se da svi znamo da je u biti u muzejima najvažnija prezentacija. Znači ključno je kako ćete građu prezentirati posjetiteljima, a nije toliko bitna sama znanstvena obrade iako je i ona bitna.

Kolega Bunjac ja ću se osvrnuti na ovaj dio vašeg izlaganja u kome ste govorili o mogućnosti korištenja kulturnih dobara, odnosno kulturne baštine u turističke svrhe, naime, jasno nam je svima da je turizam u današnje vrijeme doista postao jedna velika, globalna snaga kojom dominiraju razvijene zapadne zemlje, a sve više se manjih zemalja, pa poput i Hrvatske, svoju priliku za sudjelovanje u globalnoj ekonomiji vidi upravo u ovom segmentu, dakle, u samom turizmu. Prije svega, onda je tu potrebno voditi računa o jednom novijem, drugačijem doživljavanju i shvaćanju kulture kao prvenstveno gospodarske kategorije i sada ako uzmemo u obzir činjenicu da je u brojnim tranzicijskim i posttranzicijskim zemljama, a među njima i u Hrvatskoj, dakle, u razvoju kulturnih ustanova tijekom povijesti naglasak bio isključivo na jednosmjernom financiranju, dakle, odozgo prema dolje. Itekako postoji razlog za uvođenje tržišnih pravila funkcioniranja kao osnova za promišljanje tržišne zarade, dakle, u kulturi i promišljanje zapravo kulture kao dohodovnog sektora, a onda na tragu toga i kulturnog turizma kao sektora zarade. I upravo na tom tragu imamo činjenicu da upravo kulturni turizam u današnje vrijeme predstavlja i čini jedan od najbrže rastućih sektora, odnosno jedan od najbrže rastućih oblika i vidova selektivnih oblika turizma i upravo to onda zapravo, otvara prostor za potrebu dugoročnog planiranja ulaganja u kulturu koja onda može i treba donositi financijsku dobit. Ja bih tu rekla da je u stvari tu taj problem i problem zapravo i političke strategije svake zemlje i u tom smislu pozdravljam otvaranje prostora za komercijalnu djelatnost, tu muzejsku djelatnost koja je predviđena pojedinim odredbama u ovom Zakonu i pri tom najprije naravno, voditi računa o socio-kulturnim posljedicama i posljedicama turizma na okoliš u smislu valorizacije turističkih dobara. Evo, nisam vas prekidao da ne bi bilo diskriminacije. Izvolite, kolega Bunjac. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice Bedeković, vi ste potpuno u pravo da je kulturni turizam alat kojim se mogu povećati prihodi, kako države, tako i jedinica lokalne samouprave i samih građana. Kao dokaz za to dovoljno je da iziđemo ovdje na Markov trg. Znači, ovdje recimo, 24 sata na dan dolaze turisti, čak i po kasnoj noći i mi vidimo da praktički ove sve ulice koje prilaze Markovom trgu imaju sadržaj za turiste. Znači, oni praktički od njih žive.

Recimo, jedan nešto malo veći broj turista dolazi u Vukovar, u Vukovarski muzej i u muzej u Krapini, dok brojni drugi muzeji koji bi recimo, u nekakvim svjetskim okvirima bili itekako posjećeni i da ne kažem, razvikani, stoje poluprazni. I to doista nije dobro.

To je sve ono što ljude zanima, što oni žele vidjeti. Zbog čega ljudi posjećuju ne znam, Pariz, Beč, Rim, Budimpeštu? Da li posjećuju zbog toga što tamo ima ne znam, isključivo neka hrana ili piće ili posjećuju zato što znaju da će tamo vidjeti vrhunsku kulturu i sačuvanu tradiciju.

Kolega Bunjac, imali ste vrlo sadržajnu i zanimljivu raspravu. Dotaknuli ste se mnogih točaka koje ćemo i mi u ime Kluba zastupnika SDP-a dotaknuti. U stvari, prva stvar koju sam vam želio reći vezano za vaš komentar o tome kako mnoge druge zemlje imaju možda neočekivano veću zaradu od turizma nego RH. Meni recimo, je shvatljivo kako jedna Švedska, koja možda nije prva na umu kod turističkih destinacija kada o njima razmišljamo. To je jedna velika zemlja sa bogatom poviješću i zapravo velikim protokom pćenito posjetitelje može imati veću turističku zaradu, ali puno mi je manje jasno kada govorimo o zemljama koje su manje privlačne možda turistički, nego što je to Hrvatska, a imaju usporedivu ili veću zaradu. Tu svakako imamo se nad čime zamisliti i pokušati razmišljati o problemu. I samo kratko, na kraju, vaš komentar o muzeolozima i o tome koliko se zapošljavaju. Možda bi trebalo ipak izvući podatke o tome. Ne znam da li ste gledali neke podatke o broju zaposlenih sa tim zanimanjem, odnosno sa tim zvanjem, ali generalno, mogu se složiti jer o tome i govorimo. To je velika tema obrazovna reforma, o tome da postoje mnoge nelogičnosti.

Nigdje drugdje se ne možete zaposliti kao lingvist.

Poštovani zastupniče Glavašević, znači mi jednostavo ne znamo prezentirati. Evo, mi imamo antičku Salonu. Zamislite da je antička Salona npr. u Italiji, da je u Japanu ili da je u Francuskoj. Ponovno je zatrpati. Znači, dovesti zemlju i zatrpati arheološko nalazište jer ne znaju šta bi s tim napravili, to je pitanje jednostavno nerazumijevanja i vrlo lošega gospodarenja. Pogledajte npr. imate u Sloveniji selo Kobarid, gdje se održala velika bitka Prvog svjetskog rata 1917. godine, u to selo dođe 70 000 Talijana svake godine. Oni prodaju svaku jabuku, svaki sir, svaku litru mlijeka, sve što god tamo proizvedu ti seljaci prodaju, pa čak i da ne znaju ništa o bitci, imaju od toga ogromnu korist. Oni imaju inače muzej na otvorenom, to je isto posebni fenomen, mene zanima kako bi bilo što je otvorenom u Hrvatskoj preživjelo, to bi valjda bilo razbijeno u roku 6 mjeseci odneseno i pokradeno. A što se tiče zanimanja, istina je da ne treba inzistirati na idemo reći, nekakvom sektaštvu niti na tome da na određenom radnom mjestu smije raditi samo jedna profesija ali nije dobro da u muzejima nema ni jednog jedinog muzeologa, znači mi imamo muzeje u kojima nije zaposleni ni jedan jedini muzeolog. A ponavljam još jednom, muzeolog je ključan za postavljanje građe u stalne postave. Zbog čega školujemo te kadrove? Gdje će oni raditi ako neće raditi tamo gdje im govori samo ime njihovog radnog mjesta, dakle muzejima. Slijedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bunjac, spomenuli ste brojne povijesne znamenitosti muzeja koji nisu posjećeni u RH i s našeg područja cijele RH.

To je možda u južnom dijelu Hrvatske jedan od najljepših objekata, centar kulture u ovome trenutku. Međutim, činjenica je da vrlo mali broj ljudi obilazi, a imamo jednu tradiciju Sinjske alke, vjerski turizam, čudotvornu Gospu Sinjsku i činjenica da bi trebalo razmišljati Ministarstvo kulture zajedno sa obrazovnim sustavom da u kurikularnu reformu uđe vrlo bitan, znači da sva djeca u RH imaju mogućnost posjetiti takve muzeje kao što ste rekli ne samo, posebno je dobro da bude Vukovar zbog biti Vukovara, ali muzej nije dovoljno doći samo da dođu političke elite i brojni ljudi naše koje pozivamo da dolaze za vrijeme Sinjske alke i Velike Gospe. To je jedna vrijednost ogromna, to je više od 300 godina jedna tradicija koja je prepoznata u svijetu, međutim slabo se eksploatira i takve broje manifestacije koje imamo u mome području i smatram da zajedno sa, evo, ja bi baš postavio pitanje koliko je djece obišlo alkarski muzej u Sinju, meni je to žao šta to nije osmišljeno na drugi način, a kamoli da nam dođu turisti sa strane, znači mi ne vrednujemo sami i obrazovni sustav ne vrednuje naše vrednote povijesne koje imamo, a to su muzeji i u koje je država mnogo uložila.

Zahvaljujem, kolega Bulj.

To sam govorio tijekom svog izlaganja da u svijetu postoje tzv. muzejske rute, znači vi kao turist odmah dobijete kartu u svoje ruke gdje su vam nacrtani svi muzeji, pazite recimo u Francuskoj, kupite jednu ulaznicu za sve muzeje. Znači vi kad kupite jednu ulaznicu, automatski imate ulaz u 10 drugih muzeja čime vas oni ustvari tjeraju da odete i iskoristite tu mogućnost da ta muzeje vidite. I onda normalno, onda kažete a dobro jedan sam pogledat, mogu pogledat na ovu istu ulaznicu još 5 ili 9 muzeja, onda idemo dalje, a normalno svaki put kad vi dolazite u neko mjesto, vi kao potrošač ćete nekakav novac i ostaviti u tome mjestu i tako se u biti idemo reći, potiču i turisti na potrošnju. Kad sam spomenuo ove turiste koji dolaze evo ovdje recimo na Markov trg vani, a vidimo da ih je 90% iz zemalja Dalekog istoka, pretpostavljam da su to Kinezi i Japanci i Korejci, ja vas pitam koliko imate natpisana kineskom recimo ovdje kod kulturnih sadržaja? Nemate jedan jedini, imate jedan na Trgu bana Jelačića gdje piše „Dobrodošli“ i to vam je to. Ja nisam vidio čak ni da postoje nekakvi natpisi na nekim drugim svjetskim jezicima ali vam ponavljam, ako vam dolaze ljudi i ako ti ljudi potencijalno mogu doprinijeti povećanju prihoda, zašto tim ljudima ne iziđemo u susret?

Slijedeća replika poštivani kolega Ivan Kirin, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici ministarstva, uvaženi zastupniče Bunjac. U svojoj raspravi ste puno govorili o ulozi, baštini u turističkoj ponudi, poticanje zaštite, obnove i uključivanje vrijedne hrvatske baštine u turističku ponudu, turistička i muzejska struka trebaju zajedno raditi na objedinjenju kulturno-turističke ponude RH. Kulturna baština je dio naše povijesti, to je potvrda našeg postojanja na ovim prostorima od stoljeća sedmoga i civilizacije od stare Grčke, Rima pa i kamenog doba. Muzeji su javne i neprofitne ustanove, da li postoji vjerojatnost još većeg povezivanja sa turističkom djelatnosti, osim uključenosti muzeja i njihove građe u obrazovni sustav RH. 18% udjela turizma u BDP.-u nešto govori što treba razvijati dalje da bi ponuda bila prihvatljivija, veća i sličnija ponudi u drugim zemljama. Apoksiomen u Velom Lošinju je povećao turističku posjetu, a time i profit. Što vi mislite, što treba učiniti ili što biste vi preporučili da se učini sa Titovim brodom Galeb koji je usidren u Riječkoj luci? Što vi mislite da treba učiniti sa spomenicima iz II. svjetskog rata, da li treba upotrijebiti ono što su učinili Mađari ili ih ostaviti na istim pozicijama, kao i što su, pa su izloženi zna se čime i postoje oni koji iritiraju izvjesne građane? Hvala lijepa. Zahvaljujem kolega Kirin. Odgovor kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Znači povijest se ne može promijeniti, nažalost. Niti se mogu promijeniti razmišljanja ljudi. Može netko ne voljeti Tita koliko god hoće, ali činjenica da postoji jako puno ljudi koji ga vole. I onda to treba jednostavno znati iskoristiti, znati prezentirati, ako onomu komu ide na živce, ne znam Tito ili svejedno netko drugi, neće tamo ići. Ali onaj kojeg samo to zanima i samo zbog toga hoće doći u Hrvatsku, njemu treba omogućiti da to vidi. Znači vi imate, ja ne znam, ja sam recimo bio u Francuskoj i imate u Francuskoj npr. njemačke muzeje, njemačka groblja, tamo dolaze ti Nijemci, to nikoga ne smeta. S druge strane imate, ne znam, kao što ste sami rekli, imate u Rusiji muzej Staljinizma, u Mađarskoj imate jedan park gdje su donijeli sve komunističke spomenike da ih sve može se razgledati kako jesu, znači nijedan nije srušen itd. Srbija vam odlično zarađuje na kući cvijeća. Neki su govorili tamo, pojavljivali se isto glasovi, idemo razbit Titov grob čekićima, dignut dinamitom itd. oni su bili pametniji, oni su jednostavno to ostavili da radi kako radi i danas tamo imate gomilu turista, usprkos tome što imate zanovijetanja ne znam koje kakvih nacionalista i ne znam koga itd. Ja jednostavno mislim da od svoje povijesti ne možete povijesti, ako već ne možete pobjeći, onda ju iskoristite na način da svi od toga imaju koristi.

Kolega Bunjac, povijest je takva kakva je i ne možete ju promijeniti, ali govoriti o povijesti trebalo bi iz jednog učenja i na jedan način, a to je istinit način povijest govoriti, a mi u Hrvatskoj, kao i u svemu, imamo jako velikih problema i u kulturi i u nekulturi. Tako bih ja ukazao na jedan problem, kod nas posebno evidentiran, a to su nelicencirani turistički vodiči koji se pojavljuju i na Jadranu i u cijeloj Hrvatskoj. Imamo Vukovar, imamo Dubrovnik pa sad zamislite nelicenciranoga turističkog vodiča iz Podgorice da govori o Srđu, o bitki na Srđu. Ili zamislite nekoga iz Vukovara, iz Borova ili nekog prijatelja koji im je prijatelj i lijepo misli o njima pa da govori o ratu u Vukovaru ili ako još laže o ratu u Vukovaru. Zamislite kako to utječe na onoga turista koji dođe i sad prima spoznaje sa Srđa iz Vukovara, ali od onih koji je bio sa druge strane ili od onih koji je bio na njihovoj strani, mi smo tome svjedoci u Hrvatskome saboru svakodnevno gdje mi istu stvar tumačimo na 5 različitih načina, a vjerujem i vi. Ako želite dobro hrvatskom turizmu da nam o Vukovaru priča ratnih iz Vukovara koji zna kako je bilo u Vukovaru i na Srđu, ratnik hrvatski branitelj … [[Govornik se ne razumije.]] o bitki na Srđu kako su obranili Srđ, da znamo istinu, a tu istinu da zna cijeli svijet, a ne da on ode u Ameriku, u New York ili ne znam gdje i da ponese istinu da je Podgorica spasila Dubrovnik, a da je Borovo Selo spasilo Vukovar. Zahvaljujem kolega Culej. Pa turističke vodiče treba školovati, slažem se da je smiješno da imate primjere da neki turistički vodič u biti ne zna što se dogodilo na mjestu gdje je doveo neke turiste, ali toga imate i u svijetu. Toga nažalost, nije samo hrvatski fenomen. Međutim, kad ste spomenuli Vukovar, pogledajte koliko je recimo ta prezentacija o Vukovaru bitna. Ona dakle,9 ne samo da donosi određenu korist ljudima koji tamo rade, normalno prije svega samim zaposlenicima itd., nego jednostavno donosi ogromnu političku korist RH. Mi jednostavno s tom prezentacijom možemo objasniti nekom čovjeku koji je tek u Hrvatsku došao, 1000 puta bolje što se dogodilo u Vukovaru, nego ne znam koja politička stranka. Znači dovoljno je samo doći, ne znam, na groblje Vukovarsko, dovoljno je doći na Ovčaru i čovjek koji ima imalo soli u glavi, u roku 5 minuta će shvatiti što se tamo dogodilo. I korist je ogromna za državu jer ona pokazuje što se dogodilo u Domovinskom ratu, pokazuje kakva je Hrvatska država, koji je naš identitet itd. znači vrlo je bitna ta, idemo reći vizuelna prezentacija gdje čovjek može vidjeti materijalnu kulturu, gdje čovjek može vidjeti ostavštinu, gdje na licu mjesta svojim vlastitim osjetilima, svima koji su mu na raspolaganju, može spoznavati istinu.

Evo, kolega Bunjac, pa u svojoj raspravi, spomenuli ste ovaj problem dakle, da je maknuto i Zakonom o muzejima da nisu više profitne, da nisu više dakle, neprofitne ustanove. Da dobro ste dekretirali zapravo, da će doći tu do problema, oko javljanja na EU fondove, zbog čega je to bitno? Ja mislim da treba dijelom vjerojatno i komercijalizirati, naravno da muzeji možda i mogu nešto zaraditi, ali vrlo je teško očekivati da će ta komercijalizacija nadoknadit ono što možete dobiti iz EU fondova. Ja govorim, normalno s aspekta manjih sredina i manjih muzeja, jer zapravo to je jedina šansa da se možda još nadopune neke zbirke da se obnove ti muzeji itd. Tako da vjerujem da ova formulacija, ipak će se malo izmijeniti, da se ostavi ta mogućnost, naravno da se iz EU fondova povuku neka sredstva.

Jako je teško tu naći prave kadrovima, dobro da je u zakonu stavljeno, ono da nakon ponovljenog natječaja se može javiti nakon godinu dana rada, jer u manjim sredinama je jako teško naći takve ljude. Opet se sada tu vežemo na to, razlika je jedna velika, dakle, imate muzeje koji su u sklopu velikih sustava, ja ću se referirati, na evo, primjer Krapinsko zagorsko županiju, dakle, muzej Hrvatskog Zagora i oni su kompletno kroz Ministarstvo kulture ima riješeno financiranje. A imate masu manjih muzeja, u manjim jedincima lokalne samouprave koji jedino, opet ponavljam, kroz fondove, mogu osigurati svoje nekakav razvoj i naći, zapravo osobe ali tu je opet pitanje, naravno i decentralizacije i osiguravanje financijskih sredstava kako bi uopće oni mogli startati i zaposliti ljude u svojoj zemlji. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Vešligaj, zanimljivo je primijetiti i ponoviti da je predlagatelj u onom prijedlogu zakonu koji je poslao e-savjetovanje, imao napisano neprofitna ustanova. Koliko sam ja uspio pročitati e-savjetovanje, a ima doista 100 i više stranica, pa možda sam nekim čudom i propustio, nisam vidio da se netko zbog toga žalio, što znači da je to intervencija samoga ministarstva. Zašto i u čiju korist ja ne razumijem, komercijalizacija može biti pomoćno sredstvo, ali nikako ne glavno sredstvo.